Děkuji za dodržení času. Pan premiér dá doplňující odpověď.

A vy dobře víte, že důchodová reforma musí být diskutována. My se o to aspoň pokusíme. My o tom diskutujeme s naším koaličním partnerem.

V listopadu sem přijde estonský premiér, který nám představí jejich digitalizaci, a my vám představíme, co jsme už udělali a co chceme udělat.

Já děkuji.

Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych na úvod chtěl říci, že jsem naprosto fascinován schopností pana premiéra mluviť, mluviť, mluviť a neodpovědět de facto na žádný dotaz, který mu byl položen.

Chtěl bych se zeptat, zda jako premiér, nebo vaše vláda, disponujete relevantní odbornou studií, která by toto vaše tvrzení dokládala. A zda vůbec tušíte, jakým způsobem do zákona tato částka byla uvedena. Současně mi dovolte položit ještě zásadní dotaz. Vážený pane premiére, jak jako premiér a významný podnikatel vnímáte platnost uzavřených smluv? Podotýkám, že smlouva je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností.

Děkuji za vaši jasnou a konkrétní odpověď. Děkuji za dodržení času. Slovo má pan předseda vlády Andrej Babiš.

Děkuji za slovo. Já většinou čerpám z veřejných zdrojů.

Dneska vidíme i ty důsledky. Je tam nějaký pozemek, který byl velice podivně restituován. A pamatujete si, jak to bylo schváleno?

Hlasem poslance ODS pravomocně nebo nepravomocně odsouzeného za korupci. Ano, velice podivná schůze.

Mimochodem my to ani v programu nemáme, my o tom mluvíme dlouho.

Já vycházím z veřejných zdrojů.

Já děkuji. Pane premiére, čekal bych cokoliv, ale že budete argumentovat projevem Michala Haška, to skutečně ne.

Druhá věc. Nebyl to hlas poslance Pekárka. Ano, poslanec Pekárek tady byl, hlasoval pro zákon, ale nebyl to ten rozhodující hlas. Neustále to opakujete. Chováte se v tomto čistě a jenom populisticky. Pan premiér má zájem o doplňující odpověď. Prosím.

Bylo to domluveno podivně. Já k tomu nemám co říct.

Já to tady nechci řešit.

Mám na to zkrátka jiný názor.